Tak abychom si to už konečně jednou ujasnili, i když vy samozřejmě jste to už slyšeli. Teď bude následovat třináct různých směrnic a tam se ukáže, jakým způsobem vy budete bojovat.

My jsme s Polskem vybojovali to, že průměrný závazek všech členských států je 55 %, takže pokud my se dostaneme na 47 % a tam nám započtou toho kůrovce, tak bez kůrovce by to bylo 42 %.

Takže prosím žádný ROP Severozápad jako v minulosti, ale transparentně vyčerpat.

Za zavřenými dveřmi každá země hraje tvrdě za sebe.

Ale možná to máte vymyšlené jinak.

Stále mluvíte V4. Já jsem k dispozici vám dát ty informace.

Kam letěl?

A koho chcete hledat?

My jsme vždycky hledali dobré vztahy se všemi, vždycky.

České předsednictví.

A znovu upozorňuji, že byly všechny přípravy pod taktovkou úředníků.